Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji 11. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůze byla předsedou Poslanecké sněmovny svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 51 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby ve čtvrtek 19. června. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Gabrielu Peckovou ověřovateli této schůze. Má někdo jiný návrh? Nemá. Dávám tedy hlasovat. Zahajuji hlasování o ověřovatelích 11. schůze Poslanecké sněmovny a jejich určení, pana poslance Dolejše a paní poslankyni Peckovou. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 1, přihlášeno 96 poslankyň a poslanců, pro 85, proti žádný.

Nebudu je prosím opakovat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 11. schůze, jehož návrh je uveden v pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Sněmovny lze rozhodnout pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhovat změny nebo doplnění pořadu schůze, rovněž nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu 11. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování o pořadu 11. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 2, přihlášeno 113 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 3, návrh byl přijat. Pan poslanec Jandák se hlásí s faktickou poznámkou? Nikoliv, v pořádku.

Prosím, aby tento návrh uvedl pověřený zástupce klubu ANO, pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, pane předsedající, vážení kolegové. Žádám tímto o zkrácení novely zákona o spotřební dani, o zkrácení lhůty na projednávání u novely o spotřební dani, tisk 208, a vládního návrhu zákona o dani z přidané hodnoty, tisk 214.

Děkuji panu poslanci Volnému. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS, pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Proto svoláváme mimořádnou schůzi. Je to mimořádně kvůli technické věci, kterou někdo zapomněl, je to docela úsměvné. Každý zapomíná.

Navrhl jsem, aby jako u jiných komodit, které jsou zatíženy spotřební daní, spotřební daň byla stejná pro každou cigaretu či pro každý balíček cigaret, tam se to většinou počítá. Takže navrhl jsem rovnou daň tak, aby i pro toho, kdo se chce zabývat otázkou spotřební daně na tabák, tak zjistí, ten současný systém je mimořádně komplikovaný.

Tento vládní návrh reaguje na stav před intervencí České národní banky.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, zapomínat je lidské, určitě se to může stát.

To jsme si jistě mohli ušetřit.

Děkuji panu poslanci Votavovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče.

Ale jsem rád, že ta vstřícnost i z té pravé strany přichází včas, že to všechno stihneme.